Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Chci omluvit od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů paní ministryni Janu Černochovou.

Nevidím ho zde. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho. Samozřejmě, činnost obou bank jako bývalá ministryně znám. Co se týče této Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, ve zkratce MBHS, tak v tuto chvíli je jasné, že v kontextu aktuální situace není vůbec o čem mluvit, nabylo to nového rozměru.

Toto samozřejmě je všechno už mimo diskusi. Jsem ráda, že došlo k takto razantnímu posunu, že se koordinovaly tyto země. Nebudu tady opakovat podíl České republiky, protože pan ministr ho řekl přesně.

Dobré dopoledne.

Na sjetině mám, že jsem se zdržel. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Omlouvám se, pane předsedo, také je to k hlasování. Děkuji za slovo. Hlasovala jsem pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Aktivně to podpoříme, budeme hlasovat pro. Ale než tak uděláme, mám otázku na pana ministra. Nás by zajímalo podle mých kolegů z výboru pro evropské záležitosti, kteří to tam tak nějak probírali s panem náměstkem ministerstva, Česká republika má v těchto bankách přes miliardu korun. A to by byla otázka číslo jedna, kterou bych měl na pana ministra.

To znamená, že souhlasíme ano, vystoupit. My se domníváme, že ano. A otázka druhá je, jestli jsme schopni z toho něco zachránit. Děkuji za slovo. V každé z těch bank se pokusíme uzavřít dohodu o finančním vypořádání, jak to je možné podle stanov. Řekl jsem, že jsem poměrně skeptický, že se to povede.

Není tomu tak.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.